Vím, že jste ve funkci teprve krátce, ale ráda bych vás na tento závažný problém upozornila. Chtěla bych se vás zeptat, jak se koukáte na tento nekoncepční postup v případě zpoplatnění silnic prvních tříd, zda už máte nějaká aktuální čísla, jak probíhá vývoj právě na takovýchto úsecích a zda hodláte reagovat na tuto situaci.

Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

My to pochopitelně rovněž začínáme měřit. S ohledem na určité obavy krajů, aby k tomu nedocházelo, se zřídila určitá specifická pracovní skupina, která to začíná velmi monitorovat, začíná vytvářet nástroje, aby k tomu nedošlo.

Takže víte, že se tam řeší krátkodobá opatření a dlouhodobá opatření.

O nic jiného nejde.

Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

Takže se ptám, pokud tedy by skutečně došlo podle měření obcí k velkému nárůstu, tak pak je Ministerstvo dopravy ochotno jednat o tom, že by se popřípadě ty nezpoplatněné, kde došlo k tomu nárůstu, zpoplatnily a v jakém časovém horizontu je to možné. Prosím, pane ministře.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne všem. Vážená paní ministryně, možná se i do vašich rukou dostal otevřený dopis, se kterým se na mě jako na poslance za Královéhradecký kraj obrátili ředitel základní školy společně se starostou města Úpice. Ten dopis mám tady. Ohledně toho dopisu vás interpeloval minule již můj kolega Karel Rais. S přistěhováním většího množství rodin žijících ze sociálních dávek se město potýká v současné době s výskytem řady sociálně nežádoucích jevů souvisejících s vytvořením takzvaných vyloučených lokalit. Učitelé a učitelky musí neustále řešit katastrofální školní docházku, absolutní nezájem o výuku, problémové chování, odmítání pomoci školního asistenta, špatné hygienické návyky a tak dále. Škola není schopna tyto negativní jevy řešit vlastními silami a ani k tomu nemá dostatek pravomocí. Škola má vzdělávat, ale vychovávat musí rodina. V tom ji žádná škola nemůže nahradit. S podobnou situací se samozřejmě snaží vyrovnat i řada jiných měst, ve kterých vznikly podobné sociálně vyloučené lokality. Proto pochopitelně žádají stát o pomoc a nalezení prostředků, jak tuto situaci řešit, protože negativně působí na občany, kteří řádně pracují, vychovávají své děti a ze svých daní financují sociální pomoc pro ty takzvané nepřizpůsobivé spoluobčany. Vím, že to řešení nebude jednoduché. Jak hodlá stát řešit katastrofální docházku dětí do školy, často omlouvanou jejich rodiči? Jak hodlá stát donutit rodiče, aby vedli své děti ke kázni a slušnému chování ve škole a zájmu o vyučování? Jakými prostředky stát zabrání tomu, aby rodiče netolerovali ztrátu a poškozování učebních pomůcek, které tyto děti dostávají zdarma? Což se někdy neděje. Děkuji. Poprosím o dodržování času na položení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď.